Já je přečtu.

Děkuji. Prosím pana poslance Koníčka a připraví se pan poslanec Grospič. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, na pořad této schůze máme opět zařazeny dva body, které jsou novelami zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Můj návrh není pro vás žádným překvapením, obdobně jsem se snažil na předcházejících schůzích. Dnes bych vás chtěl požádat, zda bychom mohli hlasovat o pevném zařazení, a to na pátek 19. května jako první a druhý bod po třetích čteních, případně po již pevně zařazených bodech.

Prosím pana poslance Grospiče, připraví se pan poslanec Plíšek. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych rovněž požádal o pevné zařazení dvou bodů z programu, a to bodu 143, jde o návrh poslanců na vydání zákona o Pražském hradu. Je to už opakovaný pokus zařadit pevně návrh tohoto zákona k projednání, protože jsme jedna z mála zemí, Česká republika, kde není upraveno zákonem sídlo hlavy státu. A potom zároveň o pevné zařazení bodu 166.

Ty důvody tady byly už několikráte řečeny protože se domníváme, že by o takto závažném členství, zvlášť v současné situaci, měl rozhodnout lid, tedy občané České republiky.

Na pátek po pevně zařazených bodech. Prosím pana poslance Plíška, připraví se paní poslankyně Černochová.